Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi a budeme pokračovat.

Vážený kolego Zahradníku prostřednictvím pana předsedajícího, já si velice vážím vašich názorů, ale dovolte dvě drobné faktické poznámky. Já si myslím, že kůrovcová kalamita nebyla způsobena Kyrillem, ta už vznikla daleko dříve.

Děkuji panu poslanci Holíkovi. A ještě než budeme pokračovat, s přednostním právem se hlásí zpravodaj výboru pan kolega Klán.

Děkuji za slovo. Hezký den, vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Jak už tady bylo mnohokrát řečeno, i problematika tohoto zákona, tedy stočtrnáctky, se týká zejména Šumavy a jiných národních parků. Já bych vám tady zde chtěl určitým způsobem přečíst pozměňovací návrh, který buď vložím do systému, nebo ho načtu ještě v podrobné rozpravě a bude se týkat jednotlivých národních parků, tedy aby měly nějakým způsobem svůj zákon.